A člověk má pocit, že Generální finanční ředitelství vzniklo včera. Například zřízení Národního registru bankovních účtů. Proč policajt, když hledá nějakého zločince, musí psát na padesát bank?

To je potenciál. My jsme řekli, že je potenciál.

To, že dneska nefunguje spolupráce mezi finančním úřadem a celníky, to, že například na Slovensku to mají spojené, to, že tam mají tu Kobru a my ji nemáme, to, že nám ODS zrušila FIPO a proč nám zrušila FIPO? Tak jsme to zrušili.

A ještě jsem zapomněl. No 25 tisíc korun bere na finančním úřadě. Dvacet pět tisíc korun!

Takže tady samozřejmě začínáme skoro od znovu. Proč nemáme spojený finanční a celní úřad, jak to mají například na Slovensku, aby to bylo účinné.

Takže to jsou všechno věci, které nás čekají.

Můžu vám přečíst nějaké části, pokud to někoho zajímá. Máme to přesně připraveno.

Za druhé, personální a technické posílení daňové správy.

Na rok 2015 máme osvobození od plateb sociálního pojištění.

Oni nechápou ekonomiku.

Snížení limitu pro hotovostní platby.

Zrušení superhrubé mzdy. Zvýšení slevy na dani na dítě. To jsme slíbili. Vyšší zdanění hazardu. Prokazování původu majetku pro daňové účely. Řekne: Mám půjčku. Dneska musí finanční úřad dokazovat Prosím kolegyně a kolegy, aby zachovali klid. Děkuji.

Takže my víme, co děláme.

Pamatujeme si na Řebíčka. Ten si koupil místo ve vládě za peníze. Zaparkoval svoji firmu někde netransparentně, asi bych to měl tak udělat, abych neměl střet zájmů, a tvářil se, že mu nepatří. Já tím, že se snažím být transparentní, tak samozřejmě jsem za to napadán.

Tady jde o to, že občané této země potřebují mít pocit, že skončilo to, co tady bylo plýtvání, korupce, skandály, netransparentnost. A my budeme chtít transparentnost.